V tomto směru lze ty, co toto téma zajímá, v plné míře odkázat na stanovisko vlády České republiky, která ve svém stanovisku k sněmovnímu tisku číslo 169 ze dne 5. května 2014 vytkla předloženému návrhu řadu legislativních nedostatků, které je potřeba vyřešit. Jistě pochopíte, že na vyřešení této řady nedostatků, které vytkla vláda České republiky, ne já, je nutné vytvořit dostatečný čas.

Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu. Mám tady přihlášky: za prvé k faktické poznámce pana kolegy Volného, pak s přednostním právem pana poslance a předsedy Okamury, pak předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, pak řádně přihlášené poslance, včetně zástupce navrhovatelů. Děkuji, pane předsedo.

A pokud tady navrhuje pan kolega 90 dní, to znamená o 30 dní prodloužení této lhůty, my to podpoříme a myslíme, že máme dostatek času v rámci druhého čtení a projednávání ve výboru případné podmínky Evropské unie zapracovat. Děkuji panu kolegovi Volnému za dodržení času.

Děkuji. Samozřejmě tento právní názor je soustředěn do některých výrazů, které také u nás už proběhly.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v první řadě za hnutí Úsvit vítáme jakoukoli snahu hazard regulovat a omezovat a tento zákon vnímám jako výraz vlády s hazardem něco dělat. Minimálně možnost automaticky rušit herny je praktický přínos. To, že se vláda ani politici neodvážili takzvané výherní automaty a jejich obdoby plošně zakázat, ukazuje, že problém tady nikdo vážně řešit nechce. Naopak zcela zřejmě převládla snaha státu parazitovat na neštěstí druhých a na svých nemocných občanech. Je třeba stále dokola opakovat: závislost na hazardu je nemoc. Nemoc těžká a prakticky nevyléčitelná, řešitelná jen totální, naprostou abstinencí, tak jako je tomu třeba u alkoholismu.

Jenže tato matematika a pseudologika neplatí. Finančně zruinuje rodinu a své nejbližší, okrade svého zaměstnavatele a samozřejmě pokračuje v trestné činnosti dál a dál, dokud nejde do vězení.

Věřte mi, nejde to. Nikdy nikde se to nikomu nakonec nepodařilo. Organizace, které se hazardem zabývají, uvádějí, že náklady na problémy spojené s hazardem 2,5násobně překročí příjmy. Troufám si říci, že tohle číslo je daleko větší.

Skutečná škoda je ovšem v řádu statisíců.

Předkládaná novela zákona stanoví limity na sázky, což je asi takové řešení jako povolit loupežné přepadení, ale omezit ho výší částky na jednu loupež.

Toto omezení sázek přece dávno platilo a platí na starých herních automatech a nijak to nezměnilo fakt, a to všichni přece vidíme, že prakticky každý, kdo hrál, tu prohrál všechno, co měl. Novela zákona, kterou tady projednáváme, změní jediné: Hráči stráví v herně o něco více času. Ale pro ty závislé neexistuje jiná volba, než prohrát vše, co mají, a bez ohledu na to, za jak dlouho. Se samotnou podstatou problému tedy zákon neudělá nic.

A opakuji, že neplatí hodně slaboduché výmluvy, že zákaz nic neřeší.

Ještě chvilku počkám. Prosím pokračujte. A opakuji, že neplatí hodně slaboduché výmluvy, že zákaz nic neřeší. Ano, je zakázané vraždit a krást. A přesto se vraždí a krade.

Tajné nelegální herny nikdo normální nechce. A navíc sami závislí hráči v takovém případě páchají trestnou činnost.